Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím další návrh. Takže nyní budeme hlasovat o návrzích A4 až A7 společně jedním hlasováním.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní je návrh C4 nehlasovatelný.

Vypuštění...

Já to doplním hned. Stanovisko k tomu je doporučující. Pan ministr? Pan zpravodaj konstatoval, že výbor doporučil, pan ministr nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Pan ministr? Zahájil jsem hlasování 111. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Takže stanovisko k D je doporučující. Pan ministr? Ano.

Kdo je proti?

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Nyní budeme hlasovat o návrhu C1, který se týká vypuštění oprávnění ochránce podávat návrhy k Ústavnímu soudu. Stanovisko doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko k němu je souhlasné. Zahájil jsem hlasování číslo 115. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. A nyní bychom měli hlasovat o návrhu F samostatně. Nedoporučující stanovisko. Pan ministr? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nyní budeme hlasovat o návrhu G. Stanovisko nebylo přijato. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.